suzdržanim i 34 za zaključak nije dobio potrebnu većinu glasova. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo, Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Klub zastupnika SDP-a. Tablica amandmana podijeljena vam je na klupe. Molim predstavnika predlagatelja da se očituje o podnesenim amandmanima. Ministar rada i mirovinskog sustava Tomislav Ćorić. Dakle Vlada RH ne prihvaća ovaj amandman. Člankom 6. stavkom 1. Konačnog prijedloga zakona izričito je propisano da su za slučaj nezaposlenosti obvezno osigurani svi radnici u radnom odnosu i s njima prema posebnim propisima izjednačene osobe. Dakle, navedenom odredbom već su obuhvaćeni službenici i namještenici. Izvolite. Jasno da je i u tekstu u određenim člancima navedeno da li se radi o prestanku radnog odnosa ili prestanku službe. Međutim u zakonu u određenim člancima to nije jasno navedeno, a sa ovom izmjenom ne bi bilo potrebno u člancima navoditi da se radi i o prestanku radnog odnosa i o prestanku službe. Molim cijenjene zastupnice i zastupnike da pristupe glasovanju. Tko je za to da se navedeni amandman uvrsti u Konačni prijedlog zakona? Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je sa većinom glasova navedeni amandman nije prihvaćen da se uvrsti u konačni prijedlog zakona. Sljedeći amandman, drugi po redu je od strane Odbora za zakonodavstvo. Dakle Vlada ne prihvaća ovaj amandman. Pardon, Vlada prihvaća ovaj amandman. Ispričavam se. Time drugi amandman od strane Odbora za zakonodavstvo ulazi kao sastavni dio u Konačni prijedlog zakona. Treći amandman podnio je također Odbor za zakonodavstvo. Vlada prihvaća ovaj amandman. Time je i ovaj amandman uvršten u Konačni prijedlog zakona. Četvrti amandman došao je od strane Kluba zastupnika SDP-a. Vlada RH ne prihvaća ovaj amandman. Dakle, iznos minimalne plaće previsok je da bi ga netko zarađivao po drugim vrstama ugovora, osim ugovora o radu i u isto vrijeme bio u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Štoviše sve osobe koje bi zaradile tek nešto manje od minimalne plaće ne bi imale motivacije za aktivno traženje posla, budući bi im zakonodavstvo omogućilo rad po drugom osnovu osim ugovora o radu i istodobno status nezaposlene osobe. Želi li predstavnik predlagatelja amandman uzeti riječ? Zastupnik Mirando Mrsić. Hvala lijepo. Očito da Vlada se ne želi boriti protiv rada na crno. Naime, propisani limit je prenizak za one troškove života koje imamo. Radi se o sugrađanima koji su u vrlo teškom položaju, koji su sa ovim naknadama koje jesu na Zavodu za zapošljavanje ispod razine siromaštva. Nije poticajan za bilo koji drugi alternativni način zarade i apsolutno je poticajan za rad na crno. Vlada bi trebala se boriti protiv rada na crno i protiv sive ekonomije. Sa ovim to samo omogućava. Molim zastupnice i zastupnike da pristupe glasovanju jesu li za to da se navedeni amandman uvrsti u konačni prijedlog zakona? Utvrđujem da navedeni amandman nije dobio dovoljnu potporu, odnosno većinu da se uvrsti u konačni prijedlog zakona. Peti amandman je od strane Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e. Dakle, Vlada RH ne prihvaća ovaj amandman. S obzirom na činjenicu da je zadruga kao pravna osoba registrirana radi obavljanja gospodarske djelatnosti u korist svojih članova. Članovi zadruge se ne mogu smatrati nezaposlenom osobom. Jednako rješenje je utvrđeno i za osobu koja registrira trgovačko društvo ili obrt i to bez obzira na činjenicu ostvarivanja prihoda u tom trgovačkom društvu, odnosno obrtu. Dakle, smisao navedene odredbe odnosi se na članstvo u zadruzi, te se pritom ne uzima u obzir ostvareni prihod po osnovi članstva. Prema tome, članovi zadruge da bi je mogli voditi u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje moraju se prethodno ispisati iz imenika članova zadruge. Međutim, isti se mogu voditi u drugoj evidenciji, evidenciji tražitelja zaposlenja i na taj način koristiti usluge zavoda u smislu savjetovanja, informiranja, te posredovanja pri zapošljavanju.

Zastupnik Branimir Bunjac. Hvala lijepa predsjedniče Sabora. Uvaženi ministre. U svom izlaganju tijekom rasprave o ovom zakonu napomenuli smo da je odredba ovog zakona u direktnoj koliziji sa Zakonom o zadrugama, članak 35. stavak 2. Dakle mi ne razumijemo na koji način će se moći provoditi ovaj zakon ako on direktno krši drugi zakon.

Molim poštovane kolegice i kolege zastupnike da glasuju jesu li za to da se navedeni amandman uvrsti u konačni prijedlog zakona. Utvrđujem da navedeni amandman nije stekao dovoljnu većinu da se uvrsti u konačni prijedlog zakona. Dakle Vlada RH ne prihvaća ovaj amandman. Iznos minimalne plaće previsok je da bi ga neko zarađivao i u isto vrijeme bio u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a. Osobe koje bi zaradile manje od minimalne plaće ne bi imale motivaciju za traženje posla ukoliko bi im zakonodavstvo omogućilo rad i istodobno status nezaposlene osobe. Izvolite. Hvala lijepo.

Vlada bi trebala prva biti u borbi protiv rada na crno. Ovakav limit koji je potpuno destimulirajući za bilo koje alternativne mogućnosti zapošljavanja. I opet ću vam ponoviti, destimulirate normalno zapošljavanje, a sa ovime stimulirate ministre rad na crno.

Utvrđujem da je većinom glasova odbačen prijedlog navedeni amandmana da se uvrsti u konačni prijedlog zakona. Vlada RH ne prihvaća ovaj amandman. U tom kontekstu kada bi osoba zaradila nešto manje ili minimalno manje od minimalne plaće ne bi imala motivaciju za aktivno traženje posla. Zastupnik Mirando Mrsić. Ministre opet ću vam ponoviti i ponavljat ću vam sto puta, ovime stimulirate rad na crno, a umjesto toga ste trebali stimulirati da radnici koji završe na zavodu za zapošljavanje imaju mogućnosti da uz ono što dobivaju sa zavoda, a to je ispod razine siromaštva prosječno je to 1.500 kuna, omogućite im da zarade još nešto za dostojan život. Onemogućavate građanima koji ne svojom krivnjom završe na zavodu za zapošljavanje da imaju dostojan život i stimulirate rad na crno ministre. To je nedopustivo u jednoj zemlji koja je dio EU i to uostalom ono što EU na čemu inzistira.

Utvrđujem da je većinom glasova odbačen prijedlog amandmana da se uvrsti u konačni prijedlog zakona. 8. amandman došao je od strane Kluba zastupnika SDP-a. Vlada RH ne prihvaća ovaj amandman. Ovlast za donošenje pravilnika o načinu prijavljivanja i vođenju evidencije za nezaposlene osobe, osobe ostale tražitelja zaposlenja i druge osobe koje koriste usluge zavoda dana je ministru nadležnom za rad sukladno članku 18. Zakona o sustavu državne uprave. Zastupnik Mirando Mrsić. Hvala lijepo. Ministre vi u zapošljavanju s ovim prijedlogom zakona dobivate faraonske ovlasti i gospodar ste života i smrti na Zavodu za zapošljavanje.

Mislim da to nije niti u tekovinama demokratičnosti, niti demokracija, a vi postajete faraon zapošljavanja i gospodar smrti i života na Zavodu za zapošljavanje. Molim poštovane saborske zastupnike i zastupnice da pristupe glasovanju jesu li za to da se navedeni amandman uvrsti u konačni prijedlog zakona. Utvrđujem da se većinom glasova odbacio predloženi amandman da se uvrsti u konačni prijedlog zakona. 9. amandman također je došao od strane Kluba zastupnika SDP-a. Amandman se ne prihvaća. Vlada RH ne prihvaća ovaj amandman budući da povećanje iznosa novčane naknade predstavlja pasivnu mjeru, a preporuke Europske komisije kao i naše intencije usmjerene su na poticanje aktivnih, a ne pasivnih mjera. Predstavnik predlagatelja amandmana zastupnik Mirando Mrsić. Ministre, pokazujete potpunu bešćutnost prema osobama koje se nalaze na Zavodu za zapošljavanje. Naime, naknada dakle koju primaju radnici kada izgube posao, 2009. je bilo 68 tisuća korisnika, 2015. je 48 tisuća korisnika, prosječna naknada nakon 90 dana je 1500kn, sa 1500kn se ne može živjeti i ne može se prehraniti obitelj sa tolikim iznosom. Sa ovim našim prijedlogom mi želimo povećati taj iznos na 2500kn što je blizu minimalne plaće što bi omogućilo tim ljudima da dostojno žive i u vrijeme kada se otvaraju radna mjesta naravno da će svatko biti zainteresiran da nađe radno mjesto i da se zaposli. Pokazujete da ste Vlada poslodavaca i da vam radnici i oni koji su nezaposleni a to je dio vašeg portfelja bi vam trebali biti u interesu. Napominjem da svi mi iz naših plaća izdvajamo 0,5 za zapošljavanje, skupi se preko 2 milijarde i moglo se financirati da ste ovo htjeli. Pokazujete da vam radnici i nezaposleni u Hrvatskoj nisu u fokusu. Tražim glasovanje. Molio bih sve saborske zastupnike da pristupe glasovanju, jesu li za to da se navedeni amandman uvrsti u Konačni prijedlog Zakona. Utvrđujem da navedeni amandman nije stekao dovoljan broj glasova da se uvrsti u konačni prijedlog zakona. Vlada RH ne prihvaća ovaj amandman. Kao i u slučaju prethodnog amandmana povećanje iznosa novčane naknade predstavlja pasivnu mjeru a preporuke EU i naše intencije usmjeren su na poticanje aktivnih a ne pasivnih mjera. Zastupnik Mirando Mrsić. Preporuke EU nisu obvezujuće. I da ste pogledali malo preko granice onda bi vidjeli da je to u Sloveniji puno bolje riješeno, da je blizu ovoga što smo mi i čak i više od ovoga što smo mi predložili. Opet napominjem, sa ovime pokazujete potpunu nebrigu za ljude koji se ne svojom krivicom nalaze na Zavodu za zapošljavanje, pokazujete da vam nisu u fokusu niti radnici niti nezaposleni. Stoga smatram da je Vlada trebala naći snage da pristane na ovakav amandman jer on je u interesu svih nas tu ali u prvom redu građana RH i onih koji su nezaposleni. Ovo je potpuna bešćutnost Vlade prema onima koji su ispod granice siromaštva i stoga tražim glasovanje.

Utvrđujem da većinom glasova predloženi amandman nije prihvaćen da se uvrsti u Konačni prijedlog zakona. 11. amandman je došao od strane Kluba zastupnika SDP-a. Ovaj amandman Kluba zastupnika SDP-a se ne prihvaća. Ovlast za donošenje pravilnika o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu dana je ministru nadležnom za rad sukladno članku 18. Zakona o sustavu državne uprave. Predstavnik predlagatelja amandmana zastupnik Mirando Mrsić. Kao što sam napomenuo i u obrazloženju prethodnih amandmana dobivate faraonske ovlasti, ne znam zbog čega vam to treba, zašto ste razvlastili upravno vijeće, vaše obrazloženje je samo da ne prihvaćate ali u tom obrazloženju nemam nikakvog rezona da bih odustao od ovog amandmana. Da ste nam dali obrazloženje zašto preuzimate te ovlasti koje su uvijek bile u ovlastima upravnog vijeća onda bih povukao svoj amandman. Molim cijenjene zastupnice i zastupnike da pristupe glasovanju jesu li za to da se predloženi amandman uvrsti u končani prijedlog zakona. Glasovanje je završeno. Navedeni amandman nije stekao dovoljnu većinu da se uvrsti u konačni prijedlog zakona. 12. amandman također je od Kluba zastupnika SDP-a. Vlada RH ne prihvaća ovaj amandman. Naime, iznos minimalne plaće previsok je da bi ga netko zarađivao i u isto vrijeme bio u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Predstavnik predlagatelja zastupnik Mirando Mrsić. Napominjem da njihova prosječna novčana naknada je 1500kn, onoliko koliko mi dobijemo za aktivnosti na terenu. I stvarno u vrijeme gospodarskog oporavka, u vrijeme kada nam raste zapošljavanje, kada imamo sve i više zaposlenih koji će još više uplaćivati u ovaj Fond za zapošljavanje koji svi dajemo iz svoje plaće nije logično da to odbijete. Ako ne želite stimulirati sivu ekonomiju i rad na crno. Molim saborske zastupnice i zastupnike da glasuju za to da se predloženi amandman uvrsti u Konačni prijedlog zakona? Utvrđujem da predloženi amandman nije stekao dovoljnu većinu da se uvrsti u Konačni prijedlog Zakona. 13. amandman također je od strane Kluba zastupnika SDP-a. Amandman se ne prihvaća. Objašnjenje kao i prošli put. Iznos minimalne plaće previsok je da bi ga netko zarađivao i u isto vrijeme bio u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na taj način osobe ne bi imale motivaciju za aktivno traženje poslova, budući bi im zakonodavstvo omogućilo rad i istodobno status nezaposlene osobe. Predstavnik predlagatelja amandmana zastupnik Mirando Mrsić. Ponovit ću vam 100 puta i uvijek ću vam ponavljati ministre. Sa ovim stimulirate rad na crno. Možda je trebalo napraviti iskorak i omogućiti da ljudi koji su na Zavodu za zapošljavanje dobiju nešto veću naknadu da bi mogli prehraniti svoju obitelj. Molim cijenjene zastupnice i zastupnike da pristupe glasovanju jesu li za to da se predloženi amandman uvrsti u Konačni prijedlog zakona? Glasovanje je završeno. Predloženi amandman nije stekao dovoljnu većinu da se uvrsti u konačni prijedlog zakona. 14. amandman je od strane Kluba zastupnika SDP-a. Ovaj amandman se ne prihvaća. Ovlast za donošenje Pravilnika o uvjetima korištenja prava na jednokratnu novčanu pomoć, te na naknadu putnih i selidbenih troškova dano je ministru nadležnom za rad sukladno članku 18. Zakona o sustavu državne uprave. Predstavnik predlagatelja amandmana zastupnik Mirando Mrsić.

Ono će se baviti cijenom plina, zapošljavanjem eventualno vozača klamericama, papirima, a neće se baviti sa onim što bi se trebalo baviti, a to je planiranje svih politika i mjera koje su važne za ljude koji se nalaze na Zavodu za zapošljavanje, za sve one koji su zaposleni u Hrvatskoj.

Većinom glasova predloženi amandman nije uvršten u konačni prijedlog zakona. Ovaj amandman se ne prihvaća. Člankom 60. Zakona o sustavu državne uprave propisano je da pravne osobe koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima državne uprave rješavaju u upravnim stvarima u prvom i drugom stupnju kada su im ti poslovi izrijekom stavljeni u nadležnost. Stoga ne postoje zapreke da pravna osoba sa javnim ovlastima u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješava o upravnim stvarima u prvom i drugom stupnju. Osim toga, ovakvim uređenjem postiže se bolja koordinacija i efikasnost u radu područnih, odnosno regionalnih ureda zavoda.

Možda je to razlog zašto ste, da imate istu količinu ovlasti, pa jedne ste se odrekli, a druge ste uzeli. Uvijek u protekle četiri godine je to ili pet godina je bilo, dakle drugostupanjsko rješenje se donosilo u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. To je bio jedan i od primjedbi Europske komisije kada smo pristupali EU da se prvostupanjsko i drugostupanjsko rješenje rade u istoj ustanovi. I to je funkcioniralo dobro, a ne vidim razloga zašto se to mijenja osim da se želi maknuti od sebe jedan dio posla koji je dosadan i nije baš tako lukrativan. Molim kolegice i kolege zastupnike da pristupe glasovanju jesu li za to da se predloženi amandman uvrsti u konačni prijedlog zakona? Navedeni amandman nije stekao dovoljni broj glasova da se uvrsti u Konačni prijedlog zakona. Dajem na glasovanje Konačni prijedlog zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Utvrđujem da je većinom glasova, 84 za, 1 suzdržanim i 32 protiv donesen Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti zajedno sa prihvaćenim amandmanima.